Ale z toho soukromého sektoru očekávám příští týden, až bude mít zase výsledky za konec roku, tak zase není problém, abychom publikovali zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven.

Je to mandatorní výdaj, tak o tom se nemusíme dohadovat, tak to prostě je.

Jelikož celkový objem zdravotněpojistných plánů je 440 miliard, tak to určitě není částka, která by jakýmkoli způsobem ohrožovala kvalitu a rozsah poskytované zdravotní péče.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Rozumím tomu.

A patrně poslední interpelaci dnešního dne přednese pan poslanec Radek Koten a je na pana ministra Víta Rakušana. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající, vážený pane ministře.

Další policisté slouží za prvé jako posila u slovenských kolegů, kde je situace s migrační krizí poněkud jiná, a další policisté, kteří zůstali v České republice, tak musí sloužit samozřejmě za ně.

Prosím, máte slovo. Ty dvě minuty jsou vražedné. Já, prostřednictvím paní místopředsedkyně, k vám, pane kolego Kotene, vám rozumím, protože jsem také často jako poslanec interpelace dával, a v tom spěchu už jsem asi vašim posledním třem otázkám v podstatě nerozuměl nebo mně splynuly v jednu.

Ale ještě budete mít minutu, abyste mi to dovysvětlil, a určitě ji racionálně využijete, prostřednictvím paní místopředsedkyně.

A ano, jak jste řekl, prostřednictvím paní předsedající, ta opatření v mnohém výrazně omezovala život lidí v České republice. Zákaz cesty mezi okresy, zákaz vycházení po jednadvacáté hodině, zkrácení provozní doby nejrůznějších zařízení, služeb v České republice a podobně. A já bych se, pokud mohu nemusíte mi odpovídat, od toho jsem tady já ale pokud bych se směl vás zeptat, prostřednictvím paní předsedající, kdybyste mně mohl sdělit, jaká omezení teď vy, jako občan České republiky, pociťujete v současném vyhlášeném nouzovém stavu. Nemusíte odpovídat, může to být jenom řečnická otázka, ale ta odpověď by mě samozřejmě velmi zajímala. Další věc, pane kolego, prostřednictvím paní předsedající.

Potřebujeme rychlou organizaci humanitární pomoci. Potřebujeme rychlá vládní opatření, která operativně reagují třeba na potřeby měst, obcí a krajů v České republice. To je zcela objektivní potřeba, kterou vám potvrdí i lokální politické elity. A já chápu, že vy s krizovým řízením osobně takové zkušenosti na lokální úrovni nemáte, nicméně ono skutečně se teď musí řešit mnoho věcí a poměrně rychle.

Jedna podstatná věc, a tím vám doufám udělám radost, prostřednictvím paní předsedající.

My vedeme ačkoli teď nejsou propláceny po mé dohodě s náměstkem policejního prezidenta Vondráškem všechny přesčasové hodiny v evidenci a ty přesčasové hodiny budou propláceny za prvé formou zvláštních odměn, za druhé po změně legislativy, s kterou chceme přijít ještě teď v rychlém sledu, i v nouzovém stavu. Doufám, že je to pro vás pozitivní informace a systémové řešení.